Miliardy rozkradli.

A 15 mld. si dáváte ministru .

Tam je 12 členů dozorčí rady. To bylo za vás. Za nás to jsou všechno úředníci. Úředníci pod ochranou státní služby. Není. Jeden náměstek. Máme!

Toto my chceme. Takže není to pravda, co tu říkáte. A znovu vyzývám pana Michálka, pokud mluví o mafii a miliardových ztrátách, proč jste se nevyjádřil.

Má to plnou naši podporu.

Nyní máte slovo k faktické poznámce. Tak já bych chtěl jenom v krátkosti zareagovat asi na tři věci. Mě mrzí, že pan premiér moc nesleduje, co říkáme, a vlastně jak se ho zeptáte na něco, co má předpřipravené, tak už vlastně nereaguje na to, na co se ptáte.

Tak já věřím, že ani jednu ze svých firem neřídil historicky. Teď je tedy prý neřídí podle zpráv, které se objevují v denním tisku a podle nějaké závěrečné výroční zprávy.

Nekomentuji to, za jakých okolností tento řekněme ekonomický podnikatelský moloch vznikal, to se můžete dočíst v různých knížkách. A druhá věc. Tato kauza elektrárny Varna, pane premiére, se konala v době, kdy vy jste byl na Ministerstvu financí. Takže to je nějaký hřích minulosti, minulé vlády. Takže proto ta interpelace je primárně namířená na vás, protože vy nejste v politice jedno volební období, ale jste v politice již dvě volební období. A v minulém volebním období bylo to Ministerstvo financí, které mělo tuto transakci dozorovat. A ten problém je zjevný, řeší ho parlamentní komise.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Prosím, pane premiére, máte slovo. Vy jste poslouchal pana Michálka?

Tak proč to říkáte? 2006.

Podejte trestní oznámení. Děkuji panu premiérovi.

Jestli jste, pane předsedo poslaneckého klubu, domluven se svým předsedou strany, tak jste přihlášeni obráceně. Ne, tak dobře. Máte slovo. Děkuji za slovo. To znamená, bylo to za doby vlády, kdy se ANO účastnilo na vládě a mělo ANO finance. A druhá poznámka. Žijeme ve státě, kdy trestní oznámení by měla být až tou poslední věcí, protože trestní odpovědnost je až ultima ratio, až ten poslední krok, ke kterému by se mělo přistoupit, pokud ta věc nejde řešit soukromoprávně ve vztazích např. vlastnických, podle občanského zákoníku apod. A my jsme tady zástupcem toho vlastníka. My to tady diskutujeme jako parlament, kterému vláda je odpovědna. Vyřešit ty problémy, zjistit. Vlastník může vyměnit celou dozorčí radu úplně bez problémů. Rychle. To tady chcete vybudovat kulturu udavačů?